Označení systémů, v nichž instituce realizuje z pohledu četnosti nebo hodnoty podstatný objem obchodů, včetně zmapování ve vazbě na jednotlivé právní subjekty, na zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Označení platebních a zúčtovacích systémů nebo systémů vypořádání, jichž je instituce přímým nebo nepřímým členem, včetně zmapování ve vazbě na její právní subjekty, zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste zachovali klid v sále, aby bylo dobře slyšet, co přednášející říká. Děkuji, pane místopředsedo. Podrobný výčet a popis řídicích informačních systémů, včetně systému pro řízení rizik, účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které instituce využívá, včetně zmapování ve vazbě na právní subjekty instituce, na její zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností.

Já vás opakovaně žádám, kolegové, zvlášť v levé části sálu, abyste se ztišili, případně abyste šli projednávat své záležitosti do předsálí. Označení a popis právních subjektů a propojení mezi nimi a vzájemné závislosti jednotlivých právních subjektů, například společní nebo sdílení zaměstnanci, zařízení a systémy; ujednání týkající se kapitálu, financování nebo likvidity; stávající nebo podmíněné úvěrové expozice;